Máme zde ještě jedno přikázání že tento návrh přikážeme do výboru pro sociální politiku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh.

Já ještě navrhuji zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů. Než vám dám slovo, pane předsedo , musím napravit jeden omyl, který jsem učinil.

Máte slovo.

To znamená v rozpravě a nás už to fakt nebaví. S přednostním právem se hlásí pan premiér Sobotka. Děkuji, já bych rád poděkoval Poslanecké sněmovně za to, že se nám podařilo dostat do tohoto prvního čtení. Děkuji vám. Pan předseda Kalousek.

Dobře.

V tom případě jsme skončili dnešní jednání. Já vám děkuji a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.